Hvala, kolega Šešelj. Izvolite. Evo, ni jednu jedinu reč o amandmanu nismo čuli, ja sam slušala, ni jednu jedinu reč. Sada ne mogu da kažem da je u početku nešto loše rečeno, štaviše složiću se s tim. Danas imamo čast, kao što smo imali čast i pre neki dan, čitav ovaj saziv Skupštine, da učestvujemo bar na ovakav način u izgradnji Moravskog koridora i tu ću se zaista složiti sa mojim kolegom koji je govorio pre mene. Meni je lično čast da na ovakav način učestvujemo u izgradnji jednog pravca koji će zaista biti od izuzetnog značaja za Srbiju i reći ću mu da mi ovakav pravac u Srbiji, ovakav put zaista nemamo. On ako zna da postoji još jedan put sličan ovome koji će se graditi, neka kaže da i mi znamo, pošto ja zaista ne znam. Takođe, sve vreme se govori o „Behtelu“ Mi još uvek nismo došli do tog člana da govorimo u pojedinostima. Ja ne znam kako govorimo o nečemu što se još nije dogodilo. Pre svega, ovim zakonom se utvrđuje da će kriterijume propisati Vlada Republike Srbije, to neće biti nekakav tajni ugovor, svi ćemo moći da vidimo o čemu se radi, a i ukoliko dođe „Behtel“, a ja se iskreno nadam da ćemo imati tu čast da dođe, svakako da će tako jedna velika svetska priznata i poznata kompanija u Srbiju doneti mnogo toga dobrog. Doneće nove tehnologije, nova znanja i iskustva koje će naši radnici moći da preuzmu. Ali, moram vas podsetiti da je svakako njihov dolazak uslovljen i mi prosto moramo da ispunimo standarde da bi oni uopšte radili u Srbiji. Ti standardi, podsetiću vas, pošto ste govorili već o tome, jesu pre svega stabilno finansiranje, stabilan budžet, stabilan budžet obezbeđuje stabilna politika, mi sa Aleksandrom Vučićem u Srbiji stalnu političku situaciju imamo, i kao treći osnov za uopšte prihvatanje „Behtela“ da radi u Srbiji jesu da u Srbiji pre početka radova postoje sve potrebne projektno-tehničke dokumentacije. Tako da ćete se složiti da dolazak „Behtela“ nije nešto što je eto tek tako, pozvali smo ih, pa hajde dođite. Mi ćemo prosto imati čast da jedna ovako velika svetska kompanija bude neko ko će graditi puteve u Srbiji. Vladimir Orlić ima pravo na repliku, pa Aleksandar Šešelj. Izvolite. Ovo što sam planirao da kažem staće i u dva minuta svakako. Što se tiče vidne zabrinutosti koja je upravo pokazana od strane predlagača amandmana za poštovanje evropskih standarda i normi, moram da priznam da je sasvim simpatična. Inače, mi smo pričali ovih dana na tu temu. Moram da primetim da je potpuno na liniji one politike koju su potvrdile i druge njegove kolege iz poslaničke grupe, da se njihova poslanička grupa i dan danas zalaže za članstvo Srbije u EU, pa verovatno otud i ova očigledna zabrinutost za poštovanje evropskih standarda, uslova vezanih za poglavlja ili procese na bilo koji način. Istine radi, što se tiče predsednika Republike Aleksandra Vučića i Nacionalnog konventa, tom prilikom zaista se govorilo i o potrebi da se vode transparentni postupci, pitanje javnih nabavki takođe. Tom prilikom Aleksandar Vučić je rekao – evo, vi iz Evrope, pomozite nam ako mislite da nešto treba da radimo malo bolje, kako mi to da budemo transparentni kada je reč o onim vrhunskim strateškim projektima, mi ćemo svakako da poslušamo ako vi imate neku dobru ideju koju mi do sada nismo primenili. Bili su oni zadovoljni tim odgovorom, ali ja nisam čuo, niti verujem da ću čuti da je došlo do bilo kakvog predloga u tom smeru, znate iz kog razloga, što i oni u svojim zemljama, kada je reč o krupnim projektima, najkrupnijim projektima, projektima od strateške važnosti, postupaju na isti način na koji postupa i Srbija, na isti način. To se ne kosi ni sa njihovim standardima ni sa njihovom praksom, sa praksom ponajmanje. Što se tiče prakse u Srbiji, treba da se podsetimo svi zajedno da nije prvi put da se posebnim zakonom utvrđuje javni interes, upravo kada je reč o najvažnijim projektima, o projektima od strateške važnosti. Da li se poslanička grupa kojoj pripada predlagač amandmana nešto bunila ili žalila kada smo mi takođe posebnim zakonom utvrđivali postojanje interesa, na primer, u slučaju "Beograda na vodi" Naprotiv, mislim da podržavaju taj projekat. Da li se bunio i brinuo za evropske standarde kada smo utvrđivali poseban interes na temu gasovoda "Južni tok" Ne bih rekao da jeste. Naprotiv, mislim da podržava taj projekat. Da li su se bunili kada smo posebnim zakonima regulisali pitanja od ogromne važnosti za "Železaru Smederevo" Opet ne i opet - zato što podržavaju takve projekte.

Ne znam šta bih to još trebala da želim? Možda kafu, kao vi tu? Javila sam se po Poslovniku i predlažem vam, na osnovu člana 27. da malo povedete računa o statusu narodnih poslanika. Nemate pravo da vi određujete poslanike prvog i drugog reda. Ako su svi do sada prekidani na dva minuta i dve sekunde najviše, onda to važi i za vaše mentore. I nemojte više da se igrate. Hvala, koleginice Radeta. To bih uradio i kad je u pitanju svaki poslanik, i iz Srpske radikalne stranke, naravno.

Aleksandar Šešelj je izašao iz sale. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, kolega Periću. Ovde utvrđeni javni interes, već se došlo do polja eksproprijacije, član 13. stav 1. glasi: "Po konačnosti, odnosno pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji stiču se uslovi za pokretanje postupka za sprovođenje određene naknade za eksproprisanu nepokretnost. Reč: "po" znači kad je završeno sve. Koleginice, očekujem reakciju, biće mi drago. Mi predlažemo: "pre", ne "po" Po" je završena stvar, nego u toku. Da li ste čuli za srpsku izreku - bolje dogovoriti se na početku, Marijane, kolega, jel tako, na početku njive nego na kraju. I ovo je način gde će sigurno oni koji su vlasnici zemljišta možda biti zakinuti. Zar se to nije dešavalo? Mi želimo da sprečimo to. Iz ovog očigledno proističe da mi želimo da građani Srbije ne budu oštećeni. Nije ova, rekao bih nervoza, kod predsedavajućeg sasvim bez razloga. Uvek kad je gospođa Zorana Mihajlović tu, sevaju varnice. Vi se pitajte zbog čega. Neko ko je toliko uspešan, gospođo Mihajlović, kao što vi pričate, ne znam kako ste dozvolili da rehabilitacija nadvožnjaka na Ibarskoj magistrali, odavde možda 20 km, čija je dužina, slobodno procenjujem, 50 metara, traje skoro dva meseca? Jel ste obišli, možda, te radove? Tako uspešan ministar ne može sebi da dozvoli takav luksuz. Mesec jun, pa jul, pa će verovatno ako ovim tempom bude to rađeno ući i u avgust, kada je frekvencija na toj saobraćajnici nešto veća nego inače, a svi znate da je to jedan od najopterećenijih putnih pravaca, da se vrlo često dešavaju i saobraćajne nezgode, i umesto tu da se radi ubrzano, vi onako, polako. Kad smo malo pre imali intervenciju na član 11. i rekli da bude izjava overena, možda neko to želi, mi ne uskraćujemo da se da usmena izjava na zapisnik zainteresovanim strankama, ali ostavljamo mogućnost da ima overenu izjavu, možda neko želi na taj način da uđe u taj postupak i na takav način rešava svoje probleme. Drugo, bilo je ovde govora da narodni poslanici treba da se zalažu možda samo za mesta odakle oni dolaze. Država Srbija je jedna izborna jedinica i svi smo mi kandidati za kompletnu Srbiju. I mi u SRS, naravno, možda intimno želimo da se ubrzanije razvijaju mesta iz kojih mi dolazimo, ali nama je stalo do cele Srbije. U bilo kojem delu kad se nešto gradi, mi smo zadovoljni i ponosni i ne delimo se po tome odakle dolazimo. Mislim da će gospođa Zorana Mihajlović bar ovo o čemu sam govorio, a konkretan je primer i svaki narodni poslanik i svaki građanin koji prolazi tim delom želeo bi da se što pre to završi. Uradite nešto i konkretno, nemojte samo da objašnjavate ovde kako smo mi protiv izgradnje auto-puta, jer to je stvarno besmisleno, to nema nikakvog smisla. Uradite ono što vam je stvarno posao. Stavite lepo šlem, plavi, žuti, sasvim svejedno, otiđite, pogledajte to i rešite taj problem. Reč ima Katarina Rakić, izvolite. Evo, i dok dolazite u parlament, ako prolazite, recimo, kroz Kneza Miloša, nemoguće je da ne vidite sva ona gradilišta, a za mene je to više nego konkretno. Tu rade neki ljudi iz Srbije, koriste se materijali iz Srbije, nakon toga biće opremljeno nameštajem iz Srbije, ljudi su zaposleni. Po meni je to zaista više nego konkretno. Ja sad ne znam šta još osim toga želite i na koji način da vam se pokaže? Evo, ja bar u svom izlaganju od početka današnje rasprave ni u jednom trenutku nisam rekla, bar nisam tako razumela, složićete se vi sa mnom, da ste vi protiv izgradnje Moravskog koridora. Ja to tako nisam shvatila, niti je to, a pažljivo sam slušala, bilo ko od mojih kolega rekao da ste vi to rekli. Ja sam ovde razumela da ste vi za izgradnju Moravskog koridora, ali da niste zadovoljni zakonom koji predlaže utvrđivanje javnog interesa. Ja opet kažem, obzirom na to što govorite, niste pokazali ovim amandmanima. Konkretno, što se tiče ovog amandmana, vi čak predlažete nešto što se kosi sa Zakonom o eksproprijaciji, a to je da se jedan postupak odradi pre konačnosti rešenja, a ne onako kako zakon koji to reguliše nalaže. Mi ovaj zakon o kome danas govorimo svakako donosimo da ubrzamo nekakve postupke, ali moramo voditi računa o ostalim propisima u Srbiji.

Izvolite, kolega Perić, imate pravo na repliku. Nisam zadovoljan aplauzom koji ste dobili. Evo, ovako, član 17. ovoga Predloga zakona - prilikom izbora strateškog partnera i zaključenja ugovora o projektovanju i izgradnji Moravskog koridora, kao i prilikom izbora stručnog nadzora nadzora nad izvođenjem radova ne primenjuju se propisi kojima se uređuje postupak javne nabavke. Slušam vaš komentar, evo, sad da je tu kolega Arsić video bi kako mi imamo vrlo korektan odnos prema vama, valjda da bi naučili, šta li, ne znam šta je u pitanju, ali, sasvim svejedno. Vidite, jeste li vi svesni ove odredbe člana 17. stav 7? Mi stavljamo jedan zakon koji je univerzalno pravilo u celom svetu, odnosno jedan deo tog Zakona o javnim nabavkama stavljamo van snage, da bi nešto što nije transparentno i nešto što nije ni dobro za državu Srbiju, da bi to bilo. Suština ovog zakona je upravo u ovoj odredbi. Ako bi rekli pre, pre da se dogovaramo i to postaje odredba ovog zakona koji je leks specijalis. Mi ne kršimo onda druge zakone. Površno ste vi sve ovo sagledavali, površno komentarišete naše amandmane, ali ja vam to ne želim uskratiti. Na taj način ćete pokazati koliko vi, sa kakvom pažnjom pratite i ovo i sa kakvom pažnjom pratite amandmane sve ovo bude prošlo vi ćete sami videti da niste na dobar način, ni podržali ovaj zakon, ni tumačili, ni dali doprinos da bi on bio što je moguće u praksi primenljiviji. Pravo na repliku, Katarina Rakić. Izvolite, koleginice Rakić. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Mene je možda sad malo i sramota da jednom kolegi starijem od sebe moram da pojasnim šta je to leks specijalis. Znači, ukoliko u leks specijalisu ne navedemo konkretno razliku u odnosu na neki drugi zakon, taj zakon koji je na snazi će se svakako primenjivati. Znači, u konkretnom članu 13. o kome sada govorimo, ne o 17. o kome ćemo tek doći, ni jednog trenutka ne isključujemo Zakon o eksproprijaciji, nego govorimo na koji način će se pokrenuti postupak za sporazumno određivanje naknade. Znači, vi tražite da se ovim amandmanom promeni, da to bude pre, a po zakonu koji ovim članom, ovim leks specijalisom nismo menjali, znači ostaje isti, je navedeno da to ide po dobijanju rešenja. To je, jednostavno nešto što jeste cilj ovog leks specijalisa. U članu 17. je urađeno nešto što i jeste cilj ovog zakona. Znači, da isključi ostale zakone i da ovo bude jedinstveno u nekim slučajevima. Ne znam zašto sada govorimo o nečemu što je jednostavno azbuka za ovakve stvari i zašto ja sad imam priliku da objašnjavam, zašto sad mene neko komentariše, da li sam se ja pripremila ili nisam. Mi se pripremamo na način na koji mi to znamo, umemo i hoćemo i smatram da radimo zaista jednu dobru stvar. Ali, jednostavno o čemu ja sada govorim jeste azbuka leks specijalisa. Sad, vi možete obrtati to ovako ili onako, ali suština je ta o kojoj govorim. U članu 13. koji vi hoćete da promenite, ne pravi se nikakvo isključenje u odnosu na Zakon o eksproprijaciji.

Najbolji od najboljih, valjda, uče. To nije sporno. Amandman, ukoliko se prihvati, on postaje sastavni deo. To nije nešto što je odvojeno, što nema veze sa osnovnim Predlogom zakona. To na koji vi način objašnjavate amandman, dalje neću da komentarišem, ali ipak bi trebalo nešto da znači. Moguće je i mi hoćemo unapred neke stvari da se reše i da se znaju, jer se tiču stečenih prava, prava vlasnika nepokretnosti. To nije čak ni ono malo pre amandman na član 11. gde smo pričali o objektima koji su izgrađeni na građevinskom zemljištu, a nisu izgrađeni u skladu sa zakonom, a to znači da nemaju građevinsku dozvolu, nego ovde gde postoji pravo svojine i gde neko zbog javnog interesa želi da ograniči to pravo svojine. Ograničava ga proglašavanjem javnog interesa i načinom oduzimanja iz njegovog poseda, odnosno iz vlasništva, a to je moguće Zakonom o eksproprijaciji. Samo tražimo, insistiramo na tome da proces dogovora, vrednost nakade bude uspostavljen i dogovoren pre i kaže se u ovom članu da je to strogo formalni akt. Mora postojati pisani ugovor, a to mu daje svu mogućnost, ukoliko bi ovaj amandman bih prihvaćen. Vi ne morate da prihvatite, samo trebalo bi ovoliko znati da nema nikakve smetnje, zakonske, i bilo kakve druge da se može prihvatiti. Samo, da li vi hoćete takav način u rešavanju ovog problema da prihvatite kao moguć ili nećete, to je drugo pitanje. Hvala, kolega Periću. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri izveštaje iz dnevnog reda ove sednice. Nastavljamo dalje sa radom. Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Da i to na stav 3, gde smo predložili da se sporazum iz ovog člana zaključuje poravnanjem pred nadležnim organom lokalne samouprave. Sada treba da se objasni šta to znači. Ceo koncept ovog zakona je takav da vi zapravo hoćete da što pre ljudima eksproprišete nekretnine, da uzmete nekretnine, da uđete u posed i onda da se dogovarate oko naknade, a kad već oduzmete nekretninu onda ljudi više nemaju šta da traže, vi ćete ih uputiti na sud. To stoji ovde u obrazloženju da ste vi, zbog čega ne prihvatate amandman, da ste vi predvideli neke različite moduse utvrđivanja naknade i sporazumevanja oko naknade za eksproprisane nepokretnosti. To nije dobro. Ponovićemo, ne znam koliko puta. Zbog utvrđenog opšteg interesa niko u Srbiji ne sme da trpi štetu. Vi ste ovaj zakon koncipirali tako da će svi ili gotovo svi, osim onih koji su u dogovoru sa vama i koji su na ovaj ili na onaj način vaši, pa ste njih provukli kroz ovaj amandman skupštinskog Odbora, svi drugi ljudi, manje, više, će trpeti štetu. Ako vi dovedete nekoga kome se ekspropriše nepokretnost pred svršen čin, Ako kažete – vi prihvatite eksproprijaciju, a naknada će biti utvrđena naknadno, vi uvedete u posed onoga izvođača radova i onda taj vlasnik te nepokretnosti može da utvrđuje naknadu kod nadležnog suda. To može da traje više godina, tu mora da se plaćaju takse, moraju da se plaćaju veštaci, mora da se utvrđuje činjenično stanje na različite načine i to se, jednostavno, nikome neće isplatiti. Proći će mnogo godina pre nego što ljudi dobiju naknadu. To je očigledno vaša namera i vi ste zato zapravo i radili leks specijalis, zbog toga i zbog onog drugog slučaja gde ste predvideli da uvučete „Behtel“ na mala vrata, da se ukrade iz budžeta 300 miliona evra i vi ste tim posao završili. I, onda ćete da se hvalite kako radite, koliko radite itd. Da ste iole ozbiljni, i vi u Vladi i skupštinska većina, onda bi stvarno ozbiljno razmotrili ove naše amandmane, a ne bi pravili neku priču koja nema veze ni sa realnošću, ni sa Zakonom o eksproprijaciji, ni sa leks specijalisom ovim i uopšte sa leks specijalisom, niti bi vam palo napamet da ovde držite predavanje nekome ko zna mnogo bolje od vas ovo o čemu govori, ali vama nije namera da ovaj posao uradite čisto, niste ga čisto počeli, nećete ga čisto ni završiti. Sad će neko opet da se javi, pa da kaže kako smo protiv izgradnje Koridora, autoputeva, puteva itd. Ne, nismo. Građani treba da znaju, nismo protiv, mi želimo da se gradi, mi podržavamo sve što je izgrađeno, ali mi želimo da se radi pošteno, mi želimo da budžet niko ne krade, mi želimo da građane i privrednike niko ne krade, da ovaj posao bude završen, zaista na jedno opšte zadovoljstvo. Ovim predlogom zakona i onim što ćete vi usvojiti kao zakon, svakako to neće biti. Vi, onda pokušavate, mislim na skupštinsku većinu, kroz vaše rasprave i malo pre ste to čulo kako smo mi isti kao oni neki koji ne sede ovde zato što su oni protiv gradnje, pa i mi smo protiv gradnje, itd. Neće biti gospodo, vi i oni ste isti. Vi odavde pokušavate da kažete da smo mi protiv onoga što je prosperitetno u Vladi Republike Srbije, a oni iz parkova pokušavaju da kažu da mi ovde sedimo zato što podržavamo vas i što smo isti kao vi. Ni jedno, ni drugo nije tačno. Mi se razlikujemo i od jednih i od drugih. Vi ste isti. Vi ste isti po mnogo čemu. Vi ste isti i po vođenju unutrašnje i spoljne politike. Vi ste isti i po tome što su oni zaključili 14 nekakvih pojedinačnih sporazuma vezano za Kosovo i Metohiju, pa ste ih vi objedinili u jedan Briselski sporazum. Vi ste isti zato što insistirate na putu za EU, a i juče vam je rečeno da neće biti proširenja EU, kanite se više toga. Vi ste isti kao i oni zato što su oni uveli izvršitelje, a vi na upražnjena mesta doveli svoje ljude. Vi ste isti kao oni zato što su oni uveli notare, a vi na upražnjena mesta doveli svoje ljude. Vi ste isti kao oni zato što ste prihvatili i dalje dajete strancima subvencije bez ikakve kontrole i bez ikakvih kriterijuma. Vi ste isti kao oni uopšte u vođenju vaše politike, ponavljam, i unutrašnje i spoljne. Nemojte nas srpske radikale mešati u to. Mi se apsolutno razlikujemo i od jednih i od drugih. Vi ste možda najbolji, i jedni i drugi, mi smo možda najgori, ali se razlikujemo i od jednih i od drugih. Niti podržavamo vas, niti podržavamo njih. Mi ovde sedimo, radimo posao narodnog poslanika. Mi smo ovde ti koji tri i po godine pokušavamo da vam objasnimo šta je parlamentarna demokratija i kako treba da se radi u Narodnoj skupštini. Vi to niste prihvatili dok nije došao Fabricio, pa vam pripretio i onaj nacionalni konvent, gde ste okupili nekakve nevladine organizacije, pa se njima ispovedali i objašnjavali kako radite i zašto radite. To sam više puta rekla, što je, zapravo, nacionalna sramota. Mi smo ti koji smo govorili da postoje u Vladi Republike Srbije ministri koji ne rade u interesu države Srbije i Vlade Republike Srbije. Mi smo imenima i prezimenima prozivali i Zoranu Mihajlović, i Rasima Ljajića, i Lončara, i Vanju Udovičića i sve ministre koje je trebalo i koje smo s razlogom prozivali. Šta se sada dešava? Imaš li ti odgovor na pitanje, što dobacuješ, na koga je tačno Vučić mislio kada je rekao da postoje u Vladi ministri koji ne rade u interesu Republike Srbije? Hajte sad, junaci. Kažite sad vi i pokažite koji su to ministri na koje je Vučić misli. Vi mudri ovih dana ćutite, a ovi neki koji nemaju toliko mudrosti i političke zrelosti, oni se javljaju i ovde komentarišu šta im padne napamet, a mudri ćute, čekaju da vide na koga će Vučić pokazati prstom i da li će ići baš onim redosledom kojim smo mi iz SRS pokazivali. Vodite vi malo o tome računa, gospodo. Još jednom vas molim, nemojte nas da mešate ni sa onima iz parka, a njih da nas ne mešaju sa nama. Izvolite. Na temu ko je isti i po čemu. Isti su oni koji u ovoj sali, baš kao i ovi iz šatora, iz šume, izvan sale, govore da nekih 300 ili koliko miliona, zamislite, mi hoćemo da ukrademo. Po tome se, recimo, ne razlikuju ni najmanje. Po čemu još? Dakle, Predlogom zakona, kako je dostavljen Narodnoj skupštini, nudi se građanima više. Više opcija im se nudi, nego što se predlaže amandmanom. Onda kada čujem da sada neko štiti građane ovim što predlaže, ja mogu samo da zaključim da ne poznaje svoj amandman, a i u tome su isti sa onima koji su u tom šatoru ili šatora više nema. Mislim da su nestali šatori. I oni, takođe, ne znaju šta predlažu. Danas su držali konferenciju za medije ovde u centralnom holu. Mislim da je Jeremićev poslanik došao da kaže da je on podneo amandman, da on zna da ga zla većina u parlamentu neće usvojiti, ali, eto, to bi moglo da spase ovaj zakon. On ne zna šta je sa njegovim amandmanom, baš kao što izgleda ne znaju ni neki u ovoj sali. Taj amandman je on posle povukao, ali izgleda da o tome nije obavešten. Dostavili su zahtev i on i ovi šta sa njim čine poslaničku grupu da povlače amandman, ali ne poznavanje sopstvenih amandmana izgleda je još jedna sličnost. U čemu su još isti oni koji kritikuju apsolutno sve što mogu i ne mogu da smisle, Aleksandra Vučića i SNS? Isti su u tome što očigledno shvataju da neće moći nikada da konkurišu u toj vrsti rezultata koje postižemo mi. Da li se to kaže isti u zavisti, ne znam, ali su sami zaključili da su u mnogo stvari apsolutno isti. Između ostalog, udružili su se u Starom gradu da pokažu koliko mogu da budu složni zato što se dobro razumeju, zato što su izgleda iz ugla jednih, drugih, trećih oni apsolutno isti. Mislim da je ovo dobar odgovor na pitanje ko je ovde isti i po čemu.

Pravo na repliku Vjerica Radeta. Da li vredi objašnjavati, ali, pre svega, zbog javnosti vredi. Da li postoji bolji i pravičniji način za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti od onoga što smo mi predložili? Mi smo rekli da se sporazum zaključuje poravnanjem pred nadležnim organom lokalne samouprave. Organ lokalne samouprave, inače, vodi postupak eksproprijacije i organ lokalne samouprave razgovara, ispred sebe ima vlasnika nepokretnosti i predstavnika investitora. Dakle, ovaj zna sa koliko para raspolaže, ovaj zna koliko njegova nepokretnost vredi. Na licu mesta na jednoj raspravi ovaj kaže – prihvatam eksproprijaciju, odričem se prava na žalbu, ovaj takođe – odričem se prava na žalbu zato što smo se sporazumeli i minut posle toga zaključili poravnanje da se ta nepokretnost ekspropriše po toj i toj ceni. Koji su to drugi načini koji mogu biti pravičniji od ovog? Šta vi sad želite da poručite narodu? Da mi nešto loše mislimo na ovaj način? Znaju da to podrazumeva oduzimanje nečega što je njihovo i ljudi hoće upravo ono što mi kažemo. Evo, mi to dajemo zato što je to opšti interes, ali mi tražimo da nam država za to plati taj i taj iznos i država to prihvata i to se zove poravnanje i to je volja oboe strane. Ne postoji bolji način ni sudska odluka, ni ne znam čija druga odluka ne postoji, drugi pravičniji, bolji način od ovoga koji mi nudimo. To što vi pokušavate da ovde pričate da neko ne zna svoje amandmane nastaviću po drugom dva minuta. Hvala, koleginice Radeta, na razumevanju. Zahvaljujem, predsedavajući. Uz svo uvažavanje argumentacije koja se iznosi, mislim da je ono što je predloženo u članu 13. stav 3. da je daleko preciznije, sveobuhvatnije i povoljnije po građane Srbije, odnosno po one kojima se ekspropriše nepokretnost. Naime, suštinska razlika između termina sporazum i poravnanje ne postoji, ali u pravničkom žargonu, da pojasnim, poravnanje podrazumeva postojanje nekakvog spora apriori. Polaziti od činjenice da postoji spor između dve strane, a da se to ne zna, zaista bi dovelo u pitanje sve ostale postupke i procedure. Možda neće postojati nikakav nesporazum i nesaglasnost između korisnika eksproprijacije i onoga čija se nepokretnost ekspropriše, prema tome nema razloga unapred postavljati takvu tezu da tu mora da postoji obavezno sporni odnos. Zaista sam saglasan da neko mora da utvrđuje merila i kriterijume na osnovu kojih se i taj sporazum može postizati. Zašto? Zato što ne sme da se dozvoli da niko od onih kojima se nepokretnost ekspropriše bude oštećen time što bi eventualno organ koji vodi postupak mogao da mu ponudi nižu cenu, a da on to prihvati, jer to, jednostavno, ne bi bilo korektno u odnosu na sve one druge korisnike eksproprijacije, ali se isto tako ne sme dozvoliti da se bilo kome privilegovano ponudi bilo šta više. U stavu sledećem ovog člana 13. je jasno rečeno da visinu i procenu te vrednosti vrši organ nadležan za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Da li je postojala mogućnost za još nekakvo drugo rešenje? Postojala je, ali iz iskustva i prakse, a ovde ima dosta kolega advokata, ja bih lično moju kuću u Stublinama danas odmah prodao upola cene za ono što proceni Uprava prihoda u Obrenovcu kao njenu tržišnu vrednost, bez razmišljanja, i tako bih najbolje prošao. Ne tvrdim da je to po svim opštinama tako, ali tu jednostavno merilo i kriterijum postoji. Stranka u postupku, onaj kome se nešto izuzima je apsolutno zaštićena na više načina. Znači, prvo, ne može mu se ponuditi manje od onoga što je odgovarajuća procena koja se utvrđuje prema predviđenom standardu i kriterijumu, ako su stranke saglasne, a na osnovu eksproprijacije koja je vršena na teritoriji Obrenovca u 95% slučajeva nije bilo nikakvog nesporazuma u odnosu i ne saglasi u odnosu na ponuđene parametre i kriterijume. Onda, postoji ona druga instanca gde je stranka takođe zaštićena da ne može biti oštećena, gde će umesto Uprave prihoda, procenu tržišne vrednosti nepokretnosti ili građevinske vrednosti nepokretnosti, ako se radi o objektima koji nisu ozakonjeni ili nisu legalno izgrađeni ići putem veštačenja i veštaka i naravno, zna se ko snosi troškove postupka u toj celoj poziciji. Ukoliko opravdano tražite više, naravno da će onaj ko vam nije ponudio dovoljno, na kraju morati da plati te troškove postupka. Prema tome, postavljati sporazum ili poravnanje kao prethodno pitanje ispred mogućnosti da se postupak eksproprijacije i izgradnje nastavi, nije svrsishodan, ostavlja određeni prostor za zloupotrebu od strane onih kojima nepokretnost treba da bude izuzeta. Mislim da je tu jedna mala začkoljica u svim ovim raspravama, koje trenutno imamo oko svega ovoga. Mislim da su sa ovim lek specijalisom, kao što sam govorio i u načelnom delu, a sada i u ovom članu 13. ono što je najvažnije i državni interesi ali i pre državnih interesa, interesi onih čije se nepokretnosti izuzimaju i isplaćuju, apsolutno zaštićeni na najbolji mogući način, kako se to može zakonom predvideti. Po amandmanu, koleginica Radeta. Izvolite. Naravno, niste nas ubedili, ne možete nas ubediti, ovo što je kolega govorio bi imalo logike kad ne bi postojala mogućnost zaključivanja poravnanja. Kako će to neko kome ekspropriše nepokretnost, kako će on tražiti neku enormno visoku naknadu za svoju nepokretnost kad mu pored njega sedi onaj ko predstavlja nadležni organ koji to plaća? Poravnanje ne podrazumeva samo – ja sam vlasnik kuće u Stublinama, ne vi ste, i ja prodajem svoju kuću, dajem je da se ekspropriše za toliko i toliko para, ovaj to potpisuje. To nije poravnanje. Poravnanje je kada se dogovore obe strane o nekom iznosu i to je sasvim sigurno u najboljem interesu onoga čija se nepokretnost ekspropriše, a i u najboljem interesu, Boga mi, organa koji hoće ovaj posao da radi, jer će to doprineti da se posao brže završi, jer jeste jedna od intencija zakona da se ovaj posao završi u što je moguće kraćem roku. Ali, mi ponavljamo, taj što je mogući kraći rok, ne može i ne sme biti na štetu ni jednog, ni fizičkog ni pravnog lica, čija će nepokretnost biti eksproprisana. Mi od toga nećemo odustati. Mi ćemo imati raspravu o tome. Daj Bože da ne budem u pravu, ali bićemo. Videćete i pisaće i novine o tome i biće zastoja i neće biti moguće ući u određenu parcelu itd. Biće puno problema zato što vi niste spremni da ovaj posao završite i pravno perfektno i pravično. Ovde ne možete razdvajati pravno i pravično kad uzimate nekome imovinu. Ne možete, ne smete. Imovina je svetinja. Dovoljno je što će neko da prihvati da mu se to zemljište ekspropriše, zato što će se prihvatiti opšti interesi. Mi stalno tvrdimo da taj opšti interes i mora da se prihvati. Onda mi ovde čujemo kako mi ne znamo, ne razumemo svoje amandmane itd. to je zaista uvredljivo. Sada ću da se osvrnem na tu vrstu rasprave od strane poslanika većine i više se nećemo na taj način baviti time. Pričajte vi šta god hoćete, pričajte vi svoju mantru to je već dosadilo i Bogu i narodu, ali mi ovde govorimo vrlo konkretno ali argumente sa druge strane nemamo. Ministar, naravno, ćuti zato što ne želi da razgovara sa poslanicima SRS, zato što je vređa istina da je „Behtelu“ iz budžeta uzela, odnosno budžetu za „Behtel“ uzela 300 miliona evra. To je javna tajna. Ako nju to vređa to je zaista njen problem, ali mi smo ovde da podsećamo i javnost i skupštinsku većinu šta se dešava. Mi smo tu da štitimo budžet, da štitimo svaku vrstu interesa građana Republike Srbije, pa i interes koji se odnosi na uplaćivanje poreza, doprinosa i ostalih dobiti koje se uplaćuju u budžet Republike Srbije. Zašto se sad ovde pojavio neko malopre, to čujem od kolege koji je podnela amandman a taj neko nije uopšte poslanik? Zašto je uopšte došlo do takvog haosa u Narodnoj skupštini? Zato što su učili od vas i tu ste isti. Što se sad čudite što ovih kojih nema uzmu mandat pod ruku i idu od jedne do druge poslaničke grupe, ko da više, ode kod Živkovića, Vuk Jeremić ima više para ode kod Vuka Jeremića, Đilas daje više, ode kod Đilasa, i napravljena je pijaca od Narodne skupštine. Da li postoji danas iko u Narodnoj skupštini ko ovog momenta može da zna tačno koliko imamo poslaničkih grupa i koliko imamo slobodnih poslanika? To je nemoguće zato što se to menja na dnevnoj osnovi i to je nešto što zaista jeste problem, ali i za taj problem je kriva skupštinska većina. Ko je dozvolio da u Narodnu skupštinu uđu stranke koje nisu prešle cenzus? Dakle, nemojte nas da mešate u nešto gde nam mesto nije. Mi ovde radimo posao narodnih poslanika, obrazlažemo amandmane. Ako imate argumente protiv onoga što mi predložimo, hajde da pričamo. Kolega Komlenski je izneo neke argumente, koji su po njegovom mišljenju bolji od ovog što mi predlažemo i što tvrdimo da su argumenti na osnovu kojih će ljudi kojima se eksproprišu nepokretnosti proći bolje, gde će biti manje glavobolje i državi i tim vlasnicima tih nepokretnosti. Nije nas ubedio, nismo ni mi njega, ali to je parlamentarna rasprava. Izvolite, pravo na repliku. Mislim da me je koleginica Radeta dobro razumela, ali bojim se da način na koji je nešto interpretirala da ne bude pogrešno shvaćen. Ne prodajem ja kuću u Stublinama gde živim i ne bih to radio, ne nalazi se na Koridoru puta, niti auto-puta, ni Moravskog. Nije se nalazila, srećom, ni na koridoru auto-puta koji se završava uskoro i deonice koja će biti puštena od Obrenovca do Preljine. Moj komentar je vezan za Upravu prihoda bio samo takav da sam rekao da gotovo da nemam nikakvu sumnju da će procene Uprave prihoda, jer je ona nadležna za procenjivanje vrednosti osnovice za obračun apsolutnih prava, biti daleko povoljnije po korisnike eksproprijacija. Što se tiče ovoga, zaista kažem nisam imao lična iskustva, osim profesionalna kada su u pitanju naknade za eksproprijaciju na delu Koridora koji se završava. Nisam imao lična iskustva, iako sam znao mnogo ranije kuda i kojom trasom će proći Koridor, ali za razliku od nekih kolega, poslanika, koji danas nisu u svojim klupama, koji danas drže predavanja na konferencijama za štampu, a kupili su ogromna zemljišta na trasi Moravskog koridora, pa su izgleda jako jako nervozni, jer koliko čujem, neke izmene trase tog Koridora im upravo ne idu u prilog i neće moći da zaključuju ni poravnanja, ni sporazume. Otprilike, mnogo zemljišta će im ostati, pa će stvarno morati da se bave poljoprivredom, iako im to nije bila namera, mi je dodatno zadovoljstvo koje zaista nisam mogao da ne podelim danas sa vama. To što je neko nekada bio predsednik opštine Trstenik, pa je onda mislio da neće doći ni do kakve promene trase po kojoj ide autoput, izgleda da se grdno prevario i moram da priznam da mi je jako veliko zadovoljstvo zbog te njegove zablude.

Izvolite. Nisam ja zakasnio, već ste vi kasnije videli. Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, samo da dodam na diskusiju druga Komlenskog, da gospodin Aleksić nije samo kupovao zemljište na mogućoj trasi, nego da bi to skuplje prodao, onde je sadio i sadnice da bi se to cenilo kao voćnjak da višestruku cenu postigne. Tako da, ja delim to zadovoljstvo, zato što je ovog puta ostao bez novca. Hvala, kolega Rističeviću. Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 16. amandman je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predstavnik predlagača na sednici Odbora za finansije republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Slavica Živković. Da li neko želi reč? Jelena Žarić Kovačević, na amandman Slavice Živković se javljate? Izvolite. Javila sam se po amandmanu na član 17. gde je predlog da se dodaju novi stavovi 6. i 7. Ja neću sada čitati te stavove, prosto sam želela samo da doprinesem diskusiji i da dam svoje mišljenje. Dakle, zaista se u članu 2. Predloga zakona propisuje da će prilikom realizacije izgradnje Moravskog koridora biti korišćeni domaći materijali i oprema i angažovani domaći izvođači u odnosu koji će biti određen ugovorom o projektovanju i izvođenju radova. Dakle, odnos zastupljenosti će biti naknadno ustanovljen ugovorom između ugovornih strana u odnosu na ovaj Predlog zakona o kome govorimo. Dakle, ne samo građani i firme koje se nalaze na potezu na kome se gradi Moravski koridor, već i domaće firme koje će biti izvođači u realizaciji ovog projekta će imati benefit. Jako je važno, i to sam želela da naglasim, jako je važno to što će se koristiti domaći materijali i oprema, jer je to dodatni podstrek našoj privredi. Druga stvar se tiče predlaganja ovog drugog stava, odnosno stava 7. u ovom članu Predloga zakona. Naravno da će domaći izvođači imati licence i odgovarajuće kadrovske i tehničke potencijale, što je i logično, jer ako uzmemo u obzir značaj i veličinu projekta, to ne bi mogla baš da radi bilo koja firma. Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Član 17. govori o izboru strateškog partnera i to je generalno problem koji prati gradnju, odnosno početak gradnje ovog Koridora i mi ćemo po ko zna koji put ponoviti zato što javnost to treba da zna, da je pre nego što se ušlo uopšte u ovaj posao, Zorana Mihajlović zaključila nekakav dogovor sa „Behtelom“ za izgradnju Moravskog koridora po ceni od 800 miliona evra, da je naš predsednik tada, to je bilo prošle godine, održao konferenciju, novinarima podelio taj sporazum, da sam lično ja Ani Brnabić, tada je bila u Skupštini, dala jedan primerak tog sporazuma, da smo je pitali da li zna o čemu se radi, da je ona rekla da to nikada nije videla. Posle toga se desio onaj incident kada je Skot u Vladi Republike Srbije, a Zorana mu bila sa desne strane, rekao da je Kosovo nezavisna država, dakle, u Vladi Republike Srbije, na konferenciji i nikome to nije smetalo, Zorana Mihajlović mu se lepo smeškala, kao dobrom starom prijatelju. Nama je tada Zorana Mihajlović rekla da mi izmišljamo, da nema ni govora o bilo kakvom poslu vezano za "Behtel", kakvih mi to 800 miliona evra pominjemo itd. Mi smo tada rekli i danas to tvrdimo da postoji kineska firma koja bi taj posao uradila za 500 miliona evra, znači, 300 miliona evra je nestalo od Vlade Republike Srbije do "Behtela" preko Zorane i Skota. To je taj problem koji će ceo ovaj posao, senka koja će biti nad celim ovim poslom, bez obzira kad se završio i kako se završio, a tek ćemo videti koliko će to na kraju biti novca, da li će to biti samo tih 800 miliona evra ili će to biti više, jer to uvek tako bude, zašto se ovaj posao radi bez tendera, izbegavanjem javnih nabavki, što se čak u ovom zakonu i predviđa, da bi se ta pljačka ozakonila. To je što se nas tiče apsolutno neprihvatljivo. Kao što nam je nejasno, i tu smo intervenisali ovim amandmanom, gde ste predvideli da strateški partner se smatra i konzorcijum ili svako povezano lice, odnosno lice strateškog partnera, bilo koje privredno društvo koje strateški partner ili njegovo povezano lice osnuje za potrebe realizacije ovog projekta u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Kako je moguće da vi zakonom predviđate da će se tek osnovati neko privredno društvo koje će biti strateški partner u ovom veoma važnom poslu? Zar vama tu, jel vama to sve jasno? A, ništa nije jasno, zaista ništa nije jasno. Ceo ovaj posao će se završiti tako što će se verovatno stvarno završiti, ali će opet biti ista ona priča kao sa Đilasom, Đilas ukrao na mostu 300 miliona evra, Zorana ukrala na ovom autoputu 300 miliona evra, tako da, ništa na kraju ovo nije dobro. Nije dobar predlog zakona. Nije vam dobra ideja, odnosno ideja da se gradi autoput, jedino je dobro u ovome gradnja ovog koridora, a sve drugo je pod velom sumnje. Trpeće građani, trpeće privredna društva, jedino Zorana, "Behtel" i Skot neće.

Dobro, nije ni čudo što je kartica zamenjena u kakvim vremenima živimo. Nešto drugo da nisam zamenio, to je bitno. Naime, ovde se radi o nekoliko stvari koje su bitne, na čemu insistira SRS. Ovde investitor ovog projekta je država Srbija. Vlada Srbije se zadužuje za 800 miliona da bi se realizovao ovaj projekat koji je od interesa i države i svih nas koji živimo u ovoj Srbiji. Govoriti pojednostavljeno, kako to žele predstavnici Vlade, da oni koji imaju primedbe, koji ulažu amandmane, u ovom slučaju SRS, oni su automatski protiv izgradnje ovog autoputa, to je već prevaziđena metoda. To je nešto što niko ozbiljan neće da obrati pažnju na takvo objašnjenje. Ali, ovde se radi o ne malim sredstvima za koje se zadužuje država Srbija i pri tome donosi specijalni zakon kada je u pitanju raspolaganje sa zemljištem. Tu je nešto što se pojavljuje prvi put. Rađeni su koridori i deset i pojedine deonice Koridora 11 i, samo podsećanja radi, sećate se da se jedna deonica Koridora 11 radila od njive do njive, od parcele do parcele. Svako je za to da se pojednostavi ta procedura, da bude javni interes iznad svih interesa, ali ovde moramo da vodimo računa, pre svega, o dva interesa. O interesu države i o interesu pojedinca koji su vlasnici, jer ako uđete u vlasničke odnose na ovaj način, neko će da se žali, a ta žalba neće odlagati izvršenje i donošenje projekta, onda to podrazumeva dugogodišnji sudski spor i pitanje je da li će biti pravično nadoknađena šteta koju eventualno pretrpi pojedinac. Ne može da se generalizuje i da se kaže unapred – e, to će biti na štetu svih pojedinaca, ali mora, ako ništa drugo, opozicija bar da bude na oprezu. Šta je ovde veoma čudno? Ovde je veoma čudno što se prejudicira, već izvođač radova. Taj Sporazum koji je potpisan sa „Behtelom“, američkom kompanijom, unosi dodatnu opreznost nama srpskim radikalima. To je kompanija koja je učestvovala u izgradnji puta Priština – Tirana. Znate kako je to uradio „Behtel“ Behtel“ je uzeo pare, angažovao podizvođača, a to je turska kompanija, uzeo sebi 20% od ukupne sume, turska kompanija završila posao. Šta je sada tu problem? Problem je sledeći, svaka država, svaka Vlada, svaka vlast koristi ovakve i slične velike projekte da bi angažovala široki spektar svoje industrije, svoje privrede, građevinske operative. Znate, u izgradnji jednog puta treba, pre svega, građevinski materijal, što se podrazumeva, trebaju građevinske mašine, treba i drvna industrija, jer tu je potrebno i drvo, treba i metalski kompleks da se aktivira, jer potrebni su ekseri, potrebne su armature itd. Potrebno je angažovati i ugostiteljstvo, jer ti koji rade moraju negde da jedu, moraju negde da spavaju, i to je širok spektar koje angažuje, aktivira država. Ako uzme domaće izvođače, onda je to u potpunosti zadovoljeno, ono što bi se reklo, rast BDP. Sada, gledajte, šta je bilo kada je pravljen ovaj put od Prištine do Tirane? To je poznato javnosti. Podizvođač turska kompanija je dovela svoju radnu snagu, donela svoj materijal i, na kraju krajeva, čak su i hranu doneli iz Turske. Kakva je korist onima koji su platili te radove? Jeste korist što su dobili put, daleko od toga da nije korist, ali gleda se da se kompletno ostvari, ako je moguće, zarada. Šta mi radimo ovde? Mi ovde unapred favorizujemo kompaniju, stranu, tvrdeći da nemaju naši, domaće kompanije, da nisu toliko sposobne i da ne mogu to da urade, a gledajte na opšte iznenađenje kompanija „Integral“ sposobna je da uradi Grdeličku klisuru, a nije sposobna „Putevi Užice“, a nije sposoban „Planum“ i nisu sposobne mnoge putarske firme iz Srbije. Kako to? Kako to objašnjavate? Ljudi, ako radimo ovako, postavlja se jednostavno pitanje – ako naši putari nemaju referencu, kako će se pojaviti na stranom tržištu? Kako će konkurisati u inostranstvu? Odavno je svakom poznato da su, kada je u pitanju građevinska operativa, predimenzionirani kapaciteti naše operative. Moraju svakako da rade u inostranstvu i ranije su to morali, bez obzira što su učestvovali u izvođenju radova na našim autoputevima. Morali su, jer su po obimu, po broju mašina operative takvi. To je suština. Ako ne rade posao nemaju referencu, ne mogu da konkurišu i mi umesto da gledamo… Svakako država raspolaže sa tim parama, država je investitor, Vlada Srbije raspolaže sa tim da angažujemo što više domaće operative, domaćeg materijala. Mi ovde čak idemo toliko daleko da se obezbeđuju i kamenolomi koji će biti na dohvat ruke da smanjimo troškove izvođaču. Znači, idemo u neku krajnost, nama nepoznatu. Imamo loša iskustva iz Hrvatske gde je učestvovala ova kompanija. Naravno, postoji i ta druga politička dimenzija te kompanije „Behtel“, ali ona može da se zadovolji na neki drugi način, a ne tako što ćete 800 miliona davati i taman fino 20%, 160 miliona uzmu, nađu podizvođača isto kao što su našli tursku kompaniju, nađu nekog ko neće ni jedan jedini kilogram domaćeg materijala da uzme ili komad domaćeg materijala. Čemu ovo vodi? O tome SRS upozorava, a možemo ovde da vodimo polemike, kako to neki ovde pokušavaju, pa da uvek kada nestane nekog adekvatnog odgovora da se kaže da onaj ko osporava bilo koji deo ovog predloga zakona taj je protiv izgradnje autoputeva, uopšte protiv napretka Srbije. Ne, mi jesmo za izgradnju, jesmo za napredak Srbije, ali ne na ovaj način, na način koji će i te kako naknadno da košta Srbiju. Ovaj kredit mora da se vrati, Srbija mora da se zaduži. Neće „Behtel“ to vraćati, baš ga boli briga. Šta ćemo sa građevinskom industrijom? Ako ovako nastavimo, šta će nam raditi ciglane, šta će nam raditi oni koji proizvode pesak i šljunak? Neće ništa zato što će materijal biti apsolutno pod ingerencijom „Behtela“, kompanije koja se, kažem, favorizuje i još ima vremena da se o tome razmisli. Hvala, kolega Mirčiću. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 18. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predstavnik predlagača na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Vlada na ovaj predlog zakona za koji su tvrdili da je savršen predlaže amandmane preko odbora, da se dopune amandmani tako što će kamenolomi i zemljište za deponovanje građevinskog materijala biti obuhvaćeni ovim zakonom. To je, verujte, do sada neviđeno. Vlada na svoj zakon predlaže amandman. Hvala, kolega Mirčiću.

Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Izvolite. Kraj je ove rasprave po amandmanima o Moravskom koridoru, pa razmišljam da li da završim onom pesmom iz mog kraja – oj, Moravo, mutna vodo, a zbog ovog više nego mutnog posla sa „Behtelom“ Činjenica je da i u ovom članu niste znali sve druge pozitivne zakonske propise, pa ste stavili da će postojati mogućnost oslobađanja od PDV.

Međutim, jedna druga stvar je interesantnija za kraj ove rasprave. Kako je moguće da dođete u koliziju sa Memorandumom koji ste potpisali sa Vladom SAD, naročito tačkom koja kaže o svim poslovima i budućim poslovima i infrastrukturi – uzimajući u obzir Konvenciju UN protiv korupcije, odnosno Regionalne antikorupcijske inicijative. Ovaj posao je čist izvor za korupciju. Pre svega, zbog toga, a vreme će da pokaže ako je ovo poslednji dan u Narodnoj skupštini da raspravljamo o ovoj deonici puta, da taj kilometar koji je trebao da košta sa kineskim izvođačima 4,5 miliona dinara, u proseku sada košta 7,2 kada ste uzeli američku kompaniju „Behtel“ nije ni krajnja cena. Setite se samo slučaja, pominjali smo to, puta od Bukurešta do Mađarske granice, kada su na kraju Rumuni odustali, a čak je, pominjali smo i to, jedan hrvatski ministar 2005. godine, zbog toga što je „Behtel“ za 30% naknadno posle potpisivanja ugovora povećao cenu izgradnje i podneo ostavku. Mi verujemo da nećemo čekati toliko dugo da Zorana Mihajlović više ne bude ministar u ovoj Vladi. Izvolite, gospodine Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je više poslanika zastupalo po pitanju javnog interesa prodavce nekretnine. U suštini oni su prodavci i svi se zalažu, koliko sam razumeo ove narodne poslanike, da se to plati što više, na strani su vlasnika nekretnina, prodavaca. Država je zajednica ljudi koja u javnom interesu treba da, ako ne može puteve već da pronađe mora da ih izgradi. Taj put je državno vlasništvo, vlasništvo svih građana. Kada se nekretnina prodaje, verovatno, da kada to plati država, verovatno plaćaju i svi građani. Verovatno će svi građani platiti taj auto-put. U troškove auto-puta ulazi kupovina nekretnina. Dakle, ne treba se zalagati samo da prodavci nekretnina dobiju što više novca, jer taj novac moraju da daju svi građani. Više čak od prodavaca su oštećeni građani koji nisu vlasnici nekretnina, jer oni kroz poreze i doprinose moraju da plate te nekretnine i sa ovim javnim interesom treba biti veoma pažljiv, ne treba oštetiti vlasnike, ali ne treba biti ni preterano izdašan, jer to neki narod, neki građani moraju platiti kroz poreze, doprinose itd. Takođe, prošli put sam govorio da naša najveća svratišta su Jasenovac, Jadovno, Ibarska magistrala, pa tek onda Kragujevac, Šurmarice. Od 2000. godine poginulo je 14.000 ljudi. Ako je samo 20% poginulo zbog loših puteva, ovi iz stranke bivših režima, koji bojkotuju rad Narodne skupštine nose na savesti gotovo 3.000 ljudi. Daleko više nego što je poginulo u agresiji NATO pakta. U svirepoj i zločinačkoj agresiji NATO pakta poginulo je između dve i tri hiljade ljudi, uključujući vojnike i civile. Dvadeset dve hiljade tona bombi NATO pakta nisu nam mogle naneti toliko žrtava koliko stranka bivšeg režima, time što nije izgradila puteve, već je krala i novac iznosila na Kukova i druga ostrva. Svi se mi moramo pomalo odreći nečega da bi taj put izgradili, a najviši sloj građana PDV plaća kada uđe u samoposlugu, svima drugima se on nekako odbija, prebija itd, a široki sloj građana će platiti ovaj put. Treba biti pažljiv sa eksproprijacijom, sa javnim interesom, ne treba biti na štetu ni prodavaca, ali ni na štetu građana. Zašto su još bili bitni putevi? To je i demografsko pitanje. Mi iz unutrašnjosti smatramo da su naši najveći protivnici, ne svojom voljom veliki gradovi. Voljom nas koji živimo u unutrašnjosti koji želimo bolje puteve, bolje uslove života, mnogi se dosele u Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. Bolji putevi autoputevi treba sem ekonomskog razvoja, da pravednije rasporede stanovništvo u Srbiji baš pomoću puteva i ekonomskog razvoja, da nam se Srbija ne pretvori u stanovnike četiri velika grada, a da cela unutrašnjost bude jedan veliki starački dom. Veoma je bitno da ti putevi kvalitetni dođu do poslednjeg našeg mesta i poslednjeg naseljenog mesta i da na takav način, bez obzira koliko stanovnika Srbija bude imala, da ih rasporedimo i na takav način sačuvamo naše teritorije. Hvala kolega Rističeviću. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Na kraju ove rasprave, prvo želim da se zahvalim svim poslanicima i poslanicama na doprinosu i na konstruktivnoj raspravi koju smo imali i u načelu, a i danas. Mislim da je za građane Srbije najvažnije nekoliko poruka, a to je da je Vlada Srbije opredeljena da izgrađuje infrastrukturu. Bez saobraćajne, dakle, transportne infrastrukture bilo da je to putna infrastruktura, železnička, vazdušna, vodna nema novih investicija i nema praktično ostanka naših ljudi u svim delovima Srbije. To je jedan od strateških interesa naše zemlje na kojem mi radimo već nekoliko godina. Rezultat jeste preko 300km auto-puteva, 700km rehabilitovanih železničkih pruga, tri međunarodna aerodroma koja danas Srbija ima. Sadašnja vrednost investicija u infrastrukturu je blizu 14 milijardi evra. Odnosi se na sve investicije koje radimo u oblasti infrastrukture. Ova godina je vrlo važna i ključna za Srbiju, kada govorimo o infrastrukturi transportnoj. Mi ove godine zaista počinjemo izgradnju nekoliko auto-puteva. Jedan od tih auto-puteva jeste i auto-put koji praktično treba da spoji centralnu Srbiju i to je auto-put između Pojate i Preljine. Mislim da je to od značaja ne samo za pola miliona ljudi koji žive u tom delu Srbije, važno je za našu zemlju, jer sa jedne strane se povezujemo sa regionom i sa našim susedima i to je takođe važno, ali jednako je važno da naši građani unutar Srbije budu takođe povezani. Zato je ovaj auto-put od značaja, zato je ispred vas bio ovih svih dana poseban zakon koji treba da nam omogući da budemo što brži i efikasniji u realizaciji auto-puteva. Naše mišljenje u Vladi Republike Srbije jeste da smo imali ovakve zakone za velike infrastrukturne projekte, kao na primer Koridor 10. Potpuno je sigurno da taj Koridor Srbija ne bi gradila više od 10, 20 godina i ozbiljno razmišljamo između ostalog i da napravimo zajedno zakon za sve infrastrukturne projekte, da ne bismo dolazili u situaciju da zbog nekih stvari se odlaže realizacija projekta. Građani Srbije treba da znaju da izgradnja Moravskog koridora počinje, nadamo se na leto. Vlada Republike Srbije je ta koja će izabrati strateškog partnera u skladu sa ovim zakonom, u skladu sa podzakonskim aktima, definisanim kriterijumima. Niko nije izabrao nikakvog strateškog partnera. Niko nije iz budžeta Republike Srbije uzeo novac, jer to je novac građana Srbije, da bi nešto potrošio na nezakonit način, nego sve što radimo i stvaramo u našem budžetu, stvaramo da bismo uložili u mnoge projekte infrastrukture. Ovog puta pričamo pre svega o transportnoj infrastrukturi. Dovoljno je reći da ovaj auto-put Moravski koridor nije samo auto-put, to jeste i uređenje Morave i njenih pritoka, to jeste i telekomunikacioni Koridor. Takođe, zbog mnogih laži, teorija zavere, insinuacija, neistina koje su mogle da se čuju ovih dana, moja je i obaveza da kažem da ne postoji nikakva ponuda u prethodnim godinama na nekih 500 miliona evra ili nižem iznosu izgradnje Moravskog koridora.

Naš interes je da sve bude pregledno i transparentno. Druga stvar koja je važna i za građane i za građevinske kompanije, dakle, ovim zakonom i svim što radimo, kao i svim prethodnim ugovorima koje smo napravili za neke druge auto-puteve unutar Srbije, znači puteve kojima se povezujemo sa drugim državama, srpske kompanije grade te auto-puteve. Postoji obaveza najmanje do 50% učešća ne samo srpskih kompanija na izgradnji svih puteva, mostova koje vidimo danas u Srbiji, dakle, preko 40.000 gradilišta je danas na teritoriji Srbije. Dakle, građevinske kompanije, putarske kompanije su srpske, najmanje do 50% u svakom ugovoru. Materijal se pre svega koristi iz Srbije. Kada pominjemo čak i velika zahvalnost Odboru, dakle, da smo prihvaćen amandman, odnosno ono što je i Vlada predložila zajedno sa Odborom skupštinskim, a to je da vodimo računa o eksproprijaciji pozajmišta upravo zbog toga da bismo kontrolisali proces i upravo zbog toga da ne bismo imali situaciju da nam se povisi cena samog ugovora. Dakle, to je ono zbog čega je Vlada, između ostalog, zamolila Odbor i zbog čega imamo i takve amandmane. Takođe, mislim da je značajno reći da mi ovim putem regulišemo, dakle, svih hidrotehnički radovi će se izvoditi na 68,15 kilometara koridora koji je dugačak 110 kilometara. Dakle, neće više biti bojazni od poplava i problema i svega onoga od čega praktično, posebno u tom delu Srbije, uvek imamo strah i dešavaju nam se problemi. Ovaj autoput treba da se gradi u roku od dve i po godine i treba da omogući zaista da duž ovog autoputa, pored jedne već industrijske zone koju imamo, formiramo najmanje još dve industrijske zone, jer to u stvari znači, zato služe putevi, oni su osnova i baza za dalji razvoj, za privredni razvoj naše zemlje. Zato se iskreno nadam, da kada budete glasali za izgradnju, odnosno za ovaj zakon koji će omogućiti da brže gradimo Moravski koridor. treba da znate da je to velika stvar za Srbiju da 2019. godine počinje preko 400 kilometara novih puteva, a da jedan od njih jeste put koji će konačno da spaja Srbiju sa Srbijom, građane Srbije unutar naše zemlje.

Ja sam razočaran što u odnosu na načelnu raspravu kada sam postavio određena pitanja, za koja je potpredsednica Vlade i ministarka, rekla da ću dobiti odgovore. Do danas nisam dobio odgovore, da bih te odgovore mogao da koristim u ovoj raspravi. Imajući u vidu da je Srbija od 1960. do 2012. godine izgubila milion i po hektara sa jedne strane i činjenicu da za jedan santimetar orničnog sloja potrebno je minimum hiljadu do 25 hiljada godina u zavisnosti od podloge da se formira u prirodi, dakle za 60 santimetara orničnog sloja treba između 60 hiljada i milion i po godina, odnosno ako je prosečna starost stanovništva između 800 i 20 hiljada generacija. Dakle, kada procenjujemo vrednost zemljišta kao majku svih stvari, treba da imamo u vidu koja je korist za 20 hiljada narednih generacija. S tim u vezi, pošto je ministarka u načelnoj raspravi rekla da postoji projekat, tražio sam koliko će hektara zemljišta poljoprivrednog biti izuzeta i njegovu strukturu. Ako se radi o priobalju Morava, onda je to zemljište između prve i treće klase i spada u red posebno zaštićenih klasa zemljišta. Drugo, da li na tom području ima zemljišta koje je sertificirano za organsku poljoprivredu, jel tu treba da protekne još i rok od pet godina ako se radi njivskim kulturama, da bi se ponovo neko zemljište privelo organskoj poljoprivredi. Imajući u vidu sve to, mislim da rasprava bez ovih podataka i pored činjenice da smo mi svi zainteresovani za izgradnju autoputeva, posebno ja, jer sam rodom iz Preljine, ali imajući u vidu interes vlasnika tog zemljišta, nemogućnost uređenja većih zalivnih sistema na tom području koje će biti ispresecano tim koridorom, nema podataka da su postojale alternativne trase i koji su razlozi da te alternativne trase po brdima ne idu, jer između Čačka i Kraljeva, odnosno Adrana nema nijednog izlaza, odnosno Preljine pardon, i Jadrana nema nijednog izlaza, čak ni izlaza kod Mrčajevaca za jedan magistralni put koji povezuje Mrčajevce i Ravni Gaj, odnosno Kragujevac, itd. Mislim da je bilo dosta pitanja na koja nismo dobili odgovore. Jedno od pitanja je recimo i kako će biti regulisano post faktum, znači posle otpočinjanja radova, pitanje ako je slučajno obuhvaćeno, ja ne znam da li jeste ili nije, zemljište koje služi kao ogledno dobro Agronomskog fakulteta u Čačku. Kako će generacije studenata da završe studije, a da ne bude regulisano to pitanje unapred i da im se unapred ne obezbedi zemljište za obavljanje prakse. Hvala prof. Ševarliću. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini. Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na učešću u radu, naravno potpredsednici Vlade, Zorani Mihajlović na posvećenosti i vrednoći da nam izgradi taj autoput. Mi nastavljamo sa radom u 13.30 časova. Dakle, dajemo pauzu od desetak minuta. Nastavljamo sa radom, 3. tačka dnevnog reda, pretres u pojedinostima, Predlog zakona o komunalnoj miliciji.

Želim dobrodošlicu ministru Ružiću i njegovim saradnicima. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Kasalović i Bojan Stević, državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević, Vladimir Orlić, Nataša Sp. Jovanović, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Aleksandra Belačić, Sreto Perić, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Filip Stojanović, Tomislav Ljubenović, Petar Jojić, Zoran Despotović, Vesna Nikolić Vukajlović, Nikola Savić, Miljan Damjanović, Božidar Delić, Momčilo Mandić, Ljiljana Mihajlović, Marina Ristić i Miroslava Stanković Đuričić. Pisanim putem amandmane su povukli narodni poslanici: Marko Đurišić, Miroslava Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković na čl. 3, 11, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46. i 48. Predloga zakona. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Mi smo u načelnoj raspravi izneli svoje stavove i primedbe na ovaj predlog zakona, rekli smo da zakon o komunalnoj miliciji uopšte nije trebalo donositi, da je u okviru policije bilo moguće organizovati neku službu poput žandarmerije, recimo, koja bi se bavila ovim poslovima koji su u nadležnosti komunalne milicije po odredbama ovog predloga zakona koji nam je ovde predložen. Iznećemo ponovo one naše ključne primedbe koje se odnose pre svega na to da komunalni policajci ne mogu da rade bez uniforme i da ne mogu da primenjuju silu, da ne mogu da nose nikakvu vrstu oružja, pa ni hladno. Ali, amandman koji se odnosi na ovaj prvi član Predloga zakona je, možda se čini formalno, vi ste rekli da ga ne prihvatate jer ne doprinosi uređenju niti preciziranju teksta Predloga zakona. Mi mislimo suprotno i zato smo ga i podneli. Ne možete, nema razloga da se u ovom zakonu Grad Beograd izdvaja iz ostalih lokalnih samouprava. Grad Beograd je lokalna samouprava i po Ustavu Republike Srbije. Ako vi imate neke namere da ovaj zakon posebno bude primenjivan u Gradu Beogradu, a to je očigledno, o tome ćete čuti šta imamo da kažemo u toku ove rasprave, onda ste trebali da kažete Predlog zakona o komunalnoj miliciji u Beogradu. Ali, ovo je zakon koji se odnosi na celu Republiku, na sve lokalne samouprave i mi smo mislili da Grad Beograd mora biti u okviru ostalih, odnosno mora biti obuhvaćen u terminu jedinice lokalne samouprave, što Grad Beograd zapravo i jeste. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odmah se u prvom amandmanu podnosilaca ovog amandmana vidi da ne doprinosi unapređenju niti preciziranju teksta Predloga zakona o čemu se i Vlada u datom mišljenju izjasnila. Ja bih se osvrnula najpre na predlog da se stav 3. člana 1. briše, a on glasi – Komunalna milicija na teritoriji Grada Beograda, pored poslova iz stava 1. i 2. ovog člana, obavlja i druge poslove komunalne milicije, kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom. Dakle, ovaj zakon o kome raspravljamo, ne smemo nikako da posmatramo posebno, odnosno moramo imati na umu i odredbe drugih zakona koje su u direktnoj vezi sa rešenjima koja su ovde predložena. Na primer Zakon o komunalnim delatnostima, direktno upućuje na saradnju sa komunalnom milicijom, kada se radi o izvršavanju nadležnosti koje su utvrđene zakonom. Postoje i drugi zakoni koji su u korelaciji sa zakonom o komunalnoj miliciji i brisanje ovog stava, smatram da bi samo stvorilo problem. Ali, da se vratimo sada na stav 1, amandmanom se predlaže da se posle reči „obrazuje se“, dodaju reči „po potrebi“, u smislu da se komunalna milicija obrazuje po potrebi. Jednostavno, ne postoji potreba za ovakvim amandmanskim rešenjem, jer iz teksta Predloga zakona, upravo možemo da vidimo da će jedinice lokalne samouprave određivati broj komunalnih milicionara u skladu sa potrebama uvođenja i održavanja komunalnog reda. Rešenjem datim u Predlogu zakona, samo se daje mogućnost formiranja komunalne milicije i ovaj amandman smatram da je nesvrsishodan i da ga treba odbiti. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, samo ne prisustvovanje predlagača ovog amandmana dovoljno govori i o ozbiljnosti samog amandmana. Ja ću pokušati da budem najblaži, koliko je to moguće, pa da kažem da je u pitanju jedan nepotreban amandman kojim se suštinski ništa ne bi promenilo u samom Predlogu zakona, a kako je to i Vlada rekla u svom Mišljenju, amandman ne doprinosi niti unapređenju, niti preciziranju samog teksta Predloga zakona. Ali, sama činjenica da predlagači nisu došli na raspravu o amandmanima na predloženi zakon, dovoljno govori u prilog tome. Međutim, ja bih želeo zbog građana da kažem da smo mi i u načelnoj raspravi podvukli da je osnovni cilj ovog predloga zakona konačno uvođenje komunalnog reda u Srbiji i mislim da je to nešto što je preko potrebno. Mislim da je to nešto što je dobro za građane Srbije.

Dakle, u pitanju je prosto uvođenje kategorije koja će doprineti efikasnosti samog posla koji obavljaju budući komunalni milicioneri. U dosadašnjoj praksi smo primetili velike probleme u vezi sa tim i prosto, ovo je jedan način da prevaziđemo probleme koje smo do sada evidentirali. Dakle, rad u uniformi je jedna kategorija koja će doprineti da prekršioci komunalnog reda neće moći u budućnosti da izbegnu evidentiranje svojih prekršaja i sankcionisanje istih. Ranije smo imali slučaj da neko pusti glasnu muziku ili na bilo koji drugi način stvara komunalni nered ili komunalne probleme, komunalna policija dođe, oni ih na vreme uoče, smanje muziku ili već prilagode situaciju datom trenutku i nikome ništa. Komunalna policija ode, oni nastave sa onim što su i do tada radili i opet građani ispaštaju i građani trpe. Prosto, na ovaj način uvodimo efikasniji metod rešavanja takvih problema. Kada je reč o upotrebi sile, nema upotrebe sile i ovim zakonom se decidno otklanjaju sve mogućnosti u pogledu eventualnih zloupotreba, dakle, komunalni policajci će imati lisice, imaće palicu, imaće sprej, dakle nema nikakvog vatrenog oružja, nikakvih priča u tom smislu. Kada je reč o gradu Beogradu, kao glavnom gradu, ovim zakonom grad Beograd se ne izdvaja ni na koji način kao jedinica lokalne samouprave, ali prosto moramo biti svesni specifičnosti grada Beograda kao glavnog grada, kao dvomilionskog grada. Zato sam ja u nekoliko navrata i u načelnoj raspravi podvlačio ono što je najvažnije, da će ovaj zakon stvoriti benefit i za male, odnosno manje opštine, odnosno opštine sa manjim brojem stanovnika, ali i za veliki grad i upravo sam imao u vidu grad Beograd koji je do sada imao 300 ili možda nešto preko 300 komunalnih policajaca, što je sasvim neadekvatno i vrlo malo, s obzirom da pričamo o gradu od dva miliona stanovnika gde je bio potreban daleko veći broj ljudi. Upravo ovim zakonom sada stvaramo pretpostavke za tako nešto. Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću. Izvolite. Saglasan sam sa stavom Vlade da predloži amandman ne treba prihvatiti, odnosno treba ga odbiti. Stav 1. člana 1. Predloga zakona definiše u suštini svrhu komunalne milicije i čitav ovaj predlog zakona koji ima za cilj da se olakša funkcionisanje lokalnih samouprava, posebno onih na čijim teritorijama do sada nije bio organizovan rad komunalne policije, sada milicije. Osim promene naziva policije u miliciju, ovaj predlog zakona donosi i novine koje će poboljšati rad komunalnih milicionera, ali i obezbediti kvalitetniji komunalni red na terenu i time nadam se makar u izvesnoj meri odstraniti negativne pojave koje su svakodnevica u našem društvu, a koje na pojedinim teritorijama naše zemlje već prelaze iz domena prekršaja na teren krivičnih dela. Očekivanje od komunalne milicije su velika, pre svega zbog brojnih ukorenjenih ružnih navika pojedinaca koji svojim postupcima ugrožavaju i životnu sredinu ili svojim postupcima prepunim samovolje onemogućavaju druge građane da kvalitetno žive. Naime, svima nama su poznati primeri raznih bahaćenja i neprimerenog ponašanja pojedinaca koji samo zbog dominantnog kućnog nevaspitanja uspevaju da se ponašaju na način koji nije za tolerisanje ni u jednoj civilizovanoj zemlji. Brojni su primeri odlaganja smeća uz put, izbacivanja kesa sa smećem sa terasa solitera, prosipanja raznih otpadnih i otrovnih supstanci u reke, stvaranja divljih deponija, šaranja fasada zgrada raznim sprejevima, zakrčenja prolaza nekim prevoznim sredstvom ili ostavljanja starih stvari na stepeništu zgrada, bacanja opušaka cigareta kroz prozor na ulicu, puštanja glasne muzike do kasno u noć itd. Priznali mi ili ne ove pojave, ali i bezbroj drugih koje gledamo svakodnevno, zahtevaju adekvatan odgovor državne i lokalne samouprave kako bi u dogledno vreme iskorenjene ili svedene na najmanju moguću prisutnost. Zadatak komunalne milicije će biti delovanje u zaštiti opštih interesa, a protiv nemarnih i neodgovornih pojedinaca.

Ovo je veoma bitno pitanje, gospodine Ružiću, jer svedok ste toga da država Srbija na svojoj suverenoj teritoriji ima velikih problema kada je u pitanju korišćenje državnih simbola u opštinama Bujanovac i Preševo zbog toga što Albanci koji tamo žive, zbog ideologije i zbog svega toga što je njihov višedecenijski cilj, svakog novembra meseca obeležavaju dan albanske zastave. Zaista je neshvatljivo da se svake godine pojavljuje isti problem, da se albanska zastava na teritoriji Republike Srbije vijori uz nacionalni simbol, jedan od nacionalnih simbola, a to je zastava srpska trobojka i da oni kažu - ma da, to je u redu, sasvim je normalno, jer mi treba da razmišljamo za buduće generacije. To njihovo razmišljanje je da i taj deo Srbije pripoje tzv. nezavisnom Kosovu, pa da se ujedine sa Albanijom i naprave veliku Albaniju. Jednostavno, ovaj zakon o komunalnoj milicije mora, mada smo svesni toga kada u Veliki Trnovac ne može ni žandarmerija da uđe da zavodi red kako treba, da ne može ni komunalni milicioner da dođe u Veliki Trnovac i da na Lešijevom spomeniku skine albansku zastavu, ali to mora da se kao poruka države uradi i da se to poštuje. Drugo, gospodine Ružiću, znate, mi stvarno moramo ovde kao narodni poslanici odgovorni za posao za koji nas je narod izabrao stalno da pominjemo i da time mi učimo buduće generacije da su zastava, grb i himna nacionalni državni simboli Republike Srbije, možda niste znali, gospodine Marinkoviću, i za još jedan četvrti, a to je i zastava koja je iza vas, kao mesta predsedavajućeg, i gospodina Branka, tzv. standarta koja se radi samo u toj dimenziji za predsednika Republike i za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Sve to što rade šiptarski zlikovci i teroristi i na području ove dve opštine na jugu Srbije i na području naše AP KiM moramo svuda i u svakom zakonu da žigošemo i da im stavimo do znanja da to tako ne može. Imamo drugi problem, gospodine Ružiću, vi ste izabrani za ministra u Vladi Republike Srbije u jednoj suverenoj zemlji, a i u ministarskim kabinetima i ovde u holu Narodne skupštine kada dolaze raznorazne delegacije ovih zvaničnika iz EU i u zgradi predsedništva Republike nalazi se zastava EU. Jel to nacionalni državni simbol? Jel opet treba da se vratim na početak mog obrazlaganja šta su državni i nacionalni simboli utvrđeni zakonom i Ustavom Republike Srbije koje svi moraju da poštuju? Zbog toga je potrebno da prihvatite ovaj amandman i da ovaj deo u drugom stavu rečenice koji kaže: „osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije jedinica lokalne samouprave i imaoca javnih ovlašćenja“ I za njih se zna koje simbole mogu, jer jedinica lokalne samouprave ima svoj, svaka svoj utvrđeni grb na kome piše grad taj i taj, isto je i za državne određene institucije, juče smo govorili o Srpskoj književnoj zadruzi. Recimo, sada uzimam ilustracije radi, nemam vremena, mogla bih do večeras da nabrajam takve primere koji je taj simbol njihov izradio, odnosno nacrtao, čuveni osnivač zadruge Jovan Jovanović Zmaj. Ne može sada nekome da padne na pamet da stavlja gde hoće i šta hoće. Najdrastičniji primer i zbog toga insistiramo na ovome je to što rade Šiptari na jugu Srbije. Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nemanja Šarović i narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milorad Mirčić. Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Izvolite. Svojim amandmanom predlažem brisanje člana 4. Predloga zakona, koji se odnosi na pomoć u izvršenjima izvršnih odluka od strane pripadnika komunalne milicije. Ovim članom predviđeno je da komunalni milicajci asistiraju i pri izvršavanju odluka koje donose organizacione jedinice lokalne samouprave, preduzeća, organizacije ili ustanove, a takođe predviđeno je da, ukoliko građani pružaju fizički otpor komunalnim milicajcima, da se tek tada uključi policija. Mi predlažemo da se ovaj član obriše, zbog toga što je protivustavan. Smatramo da jedina lica koja bi smela da intervenišu i da se fizički obračunavaju sa građanima, kako bi ih prinudnom silom naterali da poštuju propise, jesu policajci. Može se desiti situacija da komunalni milicajci budu u civilu, s obzirom da Predlog zakona o komunalnoj miliciji predviđa da oni mogu da deluju i bez uniforme i da tako u civilu pokušaju da intervenišu na određeni način, što će dovesti do otpora građana. Mi smo već imali takve situacije u prošlosti. Ja sam bila ta koja je ovde pomenula nemili slučaj sa prodavcem lubenica, koji je preminuo nakon sukoba sa pripadnikom komunalne policije i ministar je tada rekao da ne treba pominjati taj slučaj kao jedan izdvojeni primer, da se to dešava. Jeste to izdvojeni primer, ali u pitanju je ljudski život i bez obzira što je samo taj jedan život izgubljen, to je strašna tragedija i ne bi smela ponovo da se desi, a mi se plašimo da će biti još takvih slučajeva ukoliko ostane ova odredba da komunalni milicajci mogu da intervenišu i vrše fizičku prinudu na građane. S obzirom da nismo uspeli da vas ubedimo argumentima da povučete ovaj amandman i zakon u celosti, mi samo možemo da upozorimo građane šta će se dešavati i da ih pozovemo da ne prihvate ove odredbe i da ne dopuste da komunalni milicajci budu ti koji će ih na bilo koji način sankcionisati. Ja u svoje ime mogu da vam kažem da ukoliko ikada napravim bilo kakav prekršaj, neću imati ništa protiv da policija reaguje, ali sa komunalnim milicajcima niti ću razgovarati, niti ću dopustiti da me na bilo koji način sankcionišu. Da li želite po amandmanu? Izvolite. Zahvaljujem. Nekima je lakše, pri tom odmah da se ogradim, ne mislim na prethodnog govornika nego na ostale predlagače ovog amandmana, nekima je očigledno lakše da podnesu amandman, nađu za shodno da u tom obrazloženju napišu ama baš šta žele, ne dođu na sednicu parlamenta da odbrane svoje amandmane, već preko nekakvih saopštenja ili konferencije za štampu pokušaju da iznesu neku argumentaciju s tim u vezi, koja, naravno, apsolutno nema smisla i ne može se nazvati suvislom u tom smislu. Međutim, želeo bih zbog građana i zbog pokušaja da se stvori neka vrsta panike, kako se sada uvodi neki novi institut prinude nad građanima, represije, itd, čisto nekoliko podataka da iznesem. U Srbiji, kao i u svakoj drugoj državi, jedini institut prinude je policija i vojska. Ovde je reč o asistenciji nadležnim državnim organima. Dakle, neće ta komunalna milicija, kako će se ubuduće zvati, neće ona glumiti, niti zamenjivati policiju ili vojsku ili bilo koji drugi aparat prinude koji država ima na raspolaganju, prosto, reč je o pružanju pomoći u adekvatnim situacijama, propisanim zakonom i pružanju pomoći nadležnim državnim organima. Niko ovde neće glumiti nikakvu policiju, nema nikakvog nasilja. Spominju se neki događaji iz prošlosti. Ja mogu da kažem da se slažem sa ocenom da je bilo nekih grešaka u prošlosti i da je bilo nekih nemilih scena, svi mi živimo u istoj zemlji i svedoci smo svega šta se dešavalo, nije to sporno. Dakle, u krajnjem slučaju, ovaj zakon, Zakon o komunalnoj policiji, je donešen 2009. godine. Doneli su ga neki drugi, mi smo ga nasledili. Sad pokušavamo upravo evidentiranjem svih onih nedostataka koje je ovaj dosadašnji zakon imao u praksi, upravo sada želimo sve te nedostatke da ovim novim zakonom otklonimo. To uspešno i radimo.

Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Amandman se ne može prihvatiti zbog verovatnog nerazumevanja sistematizacije propisa, s jedne strane, a sa druge strane razgraničenja nadležnosti. U konkretnoj situaciji, i ovim zakonom i prethodnim Zakonom o policiji veoma su bila jasna, a naročito sada, u Predlogu zakona, definisana ovlašćenja komunalne milicije. I ona ni u kom slučaju ne zadiru, niti uzurpiraju nadležnosti policije, konkretno, ovlašćeni službenik lica Ministarstva unutrašnjih poslova. One mere represije koje imaju ovlašćena lica komunalne milicije su ograničenog karaktera i te mere represije ne prekoračuju granice koju podrazumeva represija koju može, u odgovarajućim situacijama, propisanim zakonom, sprovoditi ovlašćeno službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova. Drugo, mantra oko toga da li se može intervenisati sa uniformom ili bez uniforme je lišena svakog smisla, imajući u vidu odredbe Zakona o policiji, s jedne strane, Zakonika o krivičnom postupku, s druge strane. Imajući u vidu da je ovlašćeno službeno lice sa svojim statusom, sa svojim referencama, sa svojom osposobljenošću, sa svojim zadacima koji su mu dati, maltene svakodnevno, u svakom trenutku, u bilo koje vreme, da li radno ili van radnog vremena, na zadatku i na terenu. On može sprovoditi radnje i bez uniforme. Da li će se pri obavljanju tih radnji legitimisati ili neće, to je sad pitanje određenih pravilnika i pravila ponašanja. Ali, u svakom slučaju, radnju može da sprovede. Mislim da ste, uvaženi ministre, dali jedan dobar primer prilikom obrazlaganja Predloga zakona, kada ste ukazali na jednu pojavu koja je imala tragičan epilog, ali se tragedija u nekom daljem nastavku cele situacije, i to daleko teža tragedija, sprečila kada su upravo komunalni policajci intervenisali, sprečavajući učinioca teškog krivičnog dela, najtežeg krivičnog dela da se udalji sa lica mesta i izbegne organima gonjenja. Dakle, to su učinili komunalni policajci. Da li su to uradili po zakonu? Jesu. Da li su to uradili zbog toga što je u tom trenutku to bilo nužno? Jeste. Odredbe Krivičnog zakonika kažu da se nužna odbrana kao krivično-pravni institut primenjuje i u situacijama kada se otklanja istovremena opasnost od napada, a krajnja nužda, opasnost po okolinu, u konkretnom slučaju se delovalo u situaciji krajnje nužde. Da li postoji utemeljenje u zakonu? Naravno da da. Naravno da krajnja nužda i nužna odbrana opravdavaju u svakom slučaju sve mere koje se sprovode kada su u pitanju zadaci koje ovlašćena službena lica preduzimaju. Uvaženi potpredsedniče, veoma je bitna komunalna milicija, kao što su kolege i rekle. Međutim, mi u proteklom periodu smo imali određenih problema na nivou grada, kada su razne mafije bile u pitanju. Među njima jeste bila i jedna komunalna mafija, poznata pod nazivom tzv. đubretarska mafija, koja je jedna od prvih koja se našla na udaru posle sloma bivšeg režima. Sumnja se da je đubretarska mafija u vreme vlasti DS, odnosno dok je gradonačelnik bio Dragan Đilas, u narodu znani kao Điki mafija, oštetila građane Srbije, u prvom redu građane Beograda za 310 miliona dinara i bila je osuđena na 73 godine zatvora, međutim Apelacioni sud je to oslobodio, iako je sudski proces trajao desetak godina. Sumnja se da je đubretarska mafija bila povezana sa tadašnjim gradonačelnikom Draganom Đilasom, poznatim pod nazivom Điki mafija i Đilasovim političko-finansijskim mafijašenjem. Međutim, ono što je bitno jeste da i novinari trebaju objektivno izveštavati kada mi donosimo zakone u ovom visokom domu, pa i Zakon o narodnoj policiji. Ja nemam osećaja da to novinari rade, pogotovo novinari sa „N1“ CIA. Tako izvesna novinarka Jovana Gligorijević, između ostalog, kaže: „Neki Atlagić psuje svoje političke protivnike tako što mekeće u Narodnoj skupštini“ U prvom redu, ja nisam neki, neki Atlagić, a nisam ni ovca, ni koza da mekećem. Ono što radim jeste da vrlo argumentovano iznosim kritike na račun svojih političkih protivnika, nekad uspešno, nekad neuspešno. Istina jeste da, na primer, kad moj kolega Vlada Orlić kaže, citiram sada, da je Dragan Đilas, ja dodajem „Điki Mafija“, 2011. godine oštetio državno preduzeće „Telekom Srbija“ prodajom četiri kablovska kanala za 7,7 miliona evra, a onda ja učinim „Au“ Au je normalni oblik parlamentarnog rada, i u ovom parlamentu, i evropskom, svetskim, itd. Znate vi ko je ta Jovana? Evo, samo jednu rečenicu. Radi se o novinarki koja radi za jedan hrvatski portal. Citiram Ratka Dmitrovića – Jovana Gligorijević piše za jedan hrvatski portal kojeg finansira Ministarstvo kulture Hrvatske, a ministar tog ministarstva je ustaša Hasanbegović, završen citat. Dmitrović dodaje: „Jovana počinje jedan tekst – Današnja Srbija je horor“, to je muzika za Hasanbegovića“, završen citat. Hvala, prof. Atlagiću.